Dalším z pozměňovacích návrhů je změna lhůty, ve které museli podnikatelé v oboru zbraní a střeliva hlásit přepravu zbraní a střeliva, která byla doposud 24 hodin před uváděnou přepravou. Tuto lhůtu navrhujeme zkrátit na jednu hodinu. Vychází to z praxe, kdy skutečně se takto stanovují trasy a vozidla pro přepravu aktuálně před jízdou.

Takže prosím, abyste případně doslovné znění těchto pozměňovacích návrhů nastudovali v rámci tohoto sněmovního tisku. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Romanu Váňovi jako zpravodaji výboru pro bezpečnost.

Dobrý podvečer, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové.

Děkuji, pane předsedající, vážený pane ministře.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti pana doktora Jiřího Nováčka, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě

Je to pět pozměňujících návrhů. Já je nebudu tady opakovat. Výbor pro obranu pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Výbor pro obranu ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Já se pak k němu přihlásím v podrobné rozpravě, ale přece jenom tady bych řekl pár slov na objasnění nebo výklad k vašemu zvážení. Mimochodem potom ta komparace zpracovaná Parlamentním institutem je součástí toho pozměňovacího návrhu, takže k podrobnějšímu studiu si ji můžete prohlédnout. Myslím si, že je tady zhruba čtyři, pět vážných argumentů.

Je to patrné jak v mezinárodním srovnání zejména, kde podle aktuální studie zmíněného Parlamentního institutu vyžaduje řada evropských zemí psychologický test. Finsko, Francie, Portugalsko, Rakousko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Slovensko, Španělsko a ze všech nejdůrazněji a nejpravidelněji pak Stát Izrael. Za druhé, psychologickou způsobilost ověřujeme u řady profesí, v oblasti dopravy, bezpečnosti, obrany a podobně, to znamená, měla by logicky patřit i do způsobilosti držet zbraň, natožpak ji použít.

Psychologické vyšetření požadované pouze v ad hoc případech naopak může rizikovou situaci vyostřit.

To znamená, nejsou s ohledem na ochranu životů občanů a rizika plynoucího ze stavu, kdy plošně psychologická způsobilost nebyla nebo se neposuzovala, nejsou extrémní a přehnané. Za páté, povinnost prokázat psychologickou způsobilost držení zbraně u stávajících držitelů se kvůli právní jistotě navrhuje v přechodných ustanoveních uložit teprve v momentě uplynutí lhůty platnosti stávajícího zbrojního průkazu. Pak ještě jeden pozměňovací návrh, kde zastoupím kolegu Jurečku, se týká povinnosti lékařů prověřovat pacienta, u kterého zjistí závaznou poruchu nebo důvodné podezření, zda je, nebo není držitelem oprávnění nebo zbrojního průkazu. To také učiním v podrobné rozpravě.

Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jenom v technické poděkovat ministrovi vnitra za to, že nebudou lékaři kriminalizováni, za to, že nebude povinnost lékařů nahlížet do nějakého registru a vlastně být zodpovědní za to, že ten člověk má nebo nemá průkaz a že něco nenahlásil.

Mně to přijde opravdu jako mimo mísu. Nyní v řádné přihlášce v obecné rozpravě pan poslanec Jan Zahradník.